Není, nebyla.

A od 1. ledna to bude další zvýšení důchodů, bude to zvýšení zhruba o 860 korun v průměru, bude tam zvýšena i základní výměra důchodů.

To se podařilo naplnit. A zase, je to částka zhruba 20 miliard korun. Musíme to najít, najdeme to a tato forma podpory se těmto maminkám od 1. ledna každý měsíc, každý měsíc 500 korun za vychované dítě, se jim propíše navíc k důchodu. To je taky obrovský posun.

A je to ale zásluha především těch, kteří pracují, kteří odvádí peníze na svých odvodech pro státní rozpočet.

Nikdo z naší vlády není padlý na hlavu. Všichni vnímáme, že situace je opravdu životně kritická. My potřebujeme a to řešení musíme, a my ho najdeme, jak pro firmy, tak pro veřejný sektor, pro domácnosti.

A za to jsem rád, že tato vláda dokázala ukázat i za Českou republiku, za většinu občanů, kteří s tím postupem souhlasili a souhlasí, že se pomáhat v kritické době prostě má. Náš národ to taky ukazuje. To bylo v minulosti.